Takže pan předseda vlády vystoupí k tomuto bodu.

Ohledně pozice vlády České republiky k jednání Liberty House Group a ArcelorMittal Ostrava po rozhodnutí Evropské komise bych chtěl sdělit, že my samozřejmě tuto problematiku velice pečlivě a detailně sledujeme. My jsme ještě nedostali rozhodnutí Evropské komise.

Z firmy získali finančníci 10 miliard a stávající majitel si vzal 50 miliard dividend.

Potom byla celá řada jednání na úrovni Ministerstva průmyslu, kde to má na starosti náměstkyně Rudyšarová. Dále, 17. prosince se znovu na mě obrátili odboráři, takže jsme ve velice intenzivním kontaktu.

My samozřejmě bohužel tady rozhoduje Evropská komise.

Že se nám nezdá, že ten kupující chce nadále velice úzce spolupracovat se stávajícím majitelem. Nebylo úplně jasné jejich finanční zdraví. Takže ta společnost se nám nezdá úplně důvěryhodná.

Takže my celý proces nadále bedlivě sledujeme. Já to dělám osobně. Teď samozřejmě po nástupu nového ministra on tu agendu převezme a bude pokračovat. ArcelorMittal je strategická firma v Moravskoslezském kraji. Je velká škoda, že stávající majitel investoval hlavně v Polsku. V České republice těch investic nebylo mnoho, maximálně do výše odpisů, když my si myslíme, že mohl podstatně více investovat. Takže z našeho hlediska, myslím si, že není žádný rozpor. Všichni máme zájem, aby ArcelorMittal získal nového majitele, který bude investovat do firmy, zachová zaměstnanost, bude expandovat a samozřejmě, že to bude dlouhodobý a strategický partner.

Odboráři navrhují formu nějaké smlouvy mezi novým majitelem a českým státem.